Poštovane kolegice i kolege, prelazimo na iznošenje stajališta u ime klubova. I prvi će u ime Kluba nacionalnih manjina govoriti poštovani zastupnik Furio Radin i potpredsjednik ovog Visokog doma. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Zapravo želim javno nakon višemjesečnog rada oko ove problematike a govorimo o Uljaniku, progovoriti o tome što je zapravo moje mišljenje oko tog problema. Lokalna samouprava i Vlada cijelo ovo vrijeme od recimo Nove godine pa do danas je radila na tom problemu i ja sam na tome također i sudjelovao ali međutim ovo je prvi put da javno kažem ono što mislim. Uljanik je simbol moderne Pule.

On postoji otkad je Pula postala grad, nakon što je gotovo od Rimskog carstva zapravo bila bez ikakvog pravog urbanog značenja. Brodogradilište je opstalo cijelo ovo vrijeme od 150 godina sa usponima i sa padovima a padovi su bili za vrijeme fašizma uglavnom kada je Uljanik zapravo se smanjilo 500-tinjak radnika i kada je npr. moj nono morao otići raditi u … [[Govornik se ne razumije.]] zapravo što nije imao moralno političku podobnost da radi u Uljaniku. Vrijeme je da prestajemo pozabaviti se sa time koliko je tko … [[Govornik se ne razumije.]] To je mišljenje radnika Uljanika koje ja samo ovdje prenosim. Potpuno su u pravu, Uljanik i Treći Maj i grupa Uljanik moraju jednostavno opstati zato što oni predstavljaju nešto više od škverova. Ja želim reći tako a sada nemamo vremena da uđemo u dublju analizu.

Zato mi Uljanik ne zovemo škver nego arsenal. Misao koju vam želim prenijeti je vrlo jednostavna i kratka. Uljanik je, Istra, pardon je, sa jednom trećinom … [[Govornik se ne razumije.]] turizma bira solidarna sa slabim dijelovima Hrvatske 25 godina. Danas se govori o tome da sada bi trebali porezni obveznici izdržavati nešto što više ne vrijedi. Kao prvo to vrijedi, kao prvo to ima budućnost. Ali došlo je vrijeme da nakon 25 godina budući da je solidarnost nešto što implicira recipročnost da drugi dijelovi Hrvatske budu solidarni sa Istrom i sa Uljanikom. To je ta osnovna misao koju vam ja želim prenijeti. Da Uljanik je daleko osjetljiviji problem nego što politička javnost, a možda i neki dijelovi Vlade u ovom trenutku misle. Postoji samo jedna solucija za taj problem i to je daleko intenzivnije i ozbiljnije traženje strateškog partnera nego što je to bilo do sada i daleko intenzivniji rad na restrukturiranju. Sve ostalo bilo bi pogubno imao bi nesagledive posljedice za Pulu i za Istru, i kad govorim o nesagledivim posljedicama ne mislim samo na ekonomske.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Danas ću govoriti o jednoj od temeljnih vrednota svakog društva koje za sebe želi reći da je demokratsko, a to je vrednota slobode govora, a pogotovo odnos medija prema njoj. Sloboda govora, sloboda medija, sloboda mišljenja. Zbog njegove barem nominalne važnosti jer je stvarna važnost u hrvatskom društvu danas u potpunosti srozana, prvo ću govoriti o javnom servisu. O javnom mediju kojeg svojim novcem servisiramo svi mi, kojeg svojim novcem kroz pristojbu financiraju svi građani RH, odnosno govorit ću o HRT-u. O mediju koji nažalost u ovom trenutku uopće ne ispunjavao svoju funkciju jer se na njoj na HRT-u zatire svaka različitost mišljenja, svaka različitost je drugačijeg stava. A to smo najbolje mogli vidjeti na jednom recentnom primjeru, otkazu cijenjenom novinaru Hrvoju Zovku koji je sasvim namjerno i ravnatelj, odnosno predsjednik Hrvatskog novinarskog društva. Taj je novinar dobio otkaz jer se na javnoj televiziji drznuo odstupiti od njene proklamirane uredničke politike, a to je politika glorificiranja jedne političke opcije, samo jedne političke opcije i to čak ne one čitave vladajuće stranke, nego njenog najcrnijeg, njenog najdesnijeg tijela. Ali svejedno, uz toleriranje onih koji bi se u hrvatskoj kulturi i hrvatskim medijima trebali brinuti. Moja je obveza i obveza moje političke stranke na to ukazati i osuditi takve pojave. Javni medij mora biti javan i svima dostupan, javni medij mora djelovati u korist svih građana RH bez obzira na njihovu političku opciju, na njihov svjetonazor, na njihovu vjeru, naciju, boju kože ili što god drugo. Ali neću stati na tome. Veliki američki pravnik Oliver Wendell Holmes je još prije stotinu godina rekao da sloboda govora ima neke granice i da ne možete vikati vatra u kazalištu i onda se nakon stampeda koji će uslijediti pravdati da je to bila vaša sloboda i vaše pravo. Pa kao što ne možete vikati vatra i očekivati da prođete nekažnjeno, tako ne smijete propagirati niti ono što se u čitavom uređenom i demokratskom svijetu govori govorom mržnje. 2017. godine u Njemačkoj jedan je političar njihove radikalne desne stranke osuđen na kaznu zatvora, uvjetno na 6 mjeseci zbog javnog pokazivanja nacističke tetovaže. Osuđen je zbog poticanja rasne mržnje, u Njemačkoj, u zemlji, kao što je moj cijenjeni kolega upravo rekao, u koju hrvatski građani iz više razloga iz ove zemlje bježe, u Njemačkoj. U Njemačkoj se to ne tolerira, 2017. za takvo postupanje ide kazna. Međutim istovremeno, godinu dana kasnije doduše, 2018. godine u Hrvatskoj čovjek koji ima istetoviran stari njemački pozdrav sieg heil tu se istu tetovažu sprema ponosno prikazati s ekrana jedne od naših najgledanijih komercijalnih televizija. Kao što sam na početku ove rasprave ukazao da javni servis krši slobodu govora pojedinca kad iz očito, očito političkih razloga tjera novinara koji ima drugačije mišljenje, tako ću ukazati i da ovakvo postupanje komercijalne televizije nije prihvatljivo, niti u duhu demokracije i tolerancije. Govor mržnje, kolegice i kolege, nije prihvatljiv. On nema i ne može imati zaštitu. Govor mržnje ne smije se tolerirati. Upravo zbog toga, s ove govornice, pozivam i javni servis i komercijalnu televiziju da razmisle o porukama koje svojim postupanjem šalju hrvatskom društvu i da shvate da je demokracija jedna krhka biljka koju je jako teško uzgojiti, ali jako lako uništiti. Završit ću jednim apelom, poštovana gospodo sa HRT-a povucite otkaz Hrvoju Zovku. lijepa. S time bismo završili današnji rad. Nastavit ćemo u srijedu, 26. rujna kao što sam već rekao dopunom dnevnog reda u 9,30 sati, a nakon toga će biti prva točka prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, s konačnim prijedlogom zakona po hitnom postupku, prvi i drugo čitanje, P.Z. broj 415.